Prosím, vaše dvě minuty. Na faktickou?

Takže nyní bych vyzval na vystoupení jako posledního pana poslance Víta Kaňkovského. Prosím máte slovo. Dobrý večer, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Jak už jsem avizoval, myslím si, že problematika, kterou dneska projednáváme, se netýká pouze té úplně aktuální situace ve zdravotnictví, ale týká se hlavně rizik, která mají směrem do budoucna.

Takže návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby

Děkuji vám za pozornost.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo.

Jinými slovy mimo úhradovou vyhlášku. Nad rámec znamená mimo.

Mimo úhradovou vyhlášku. Já si myslím, že to úplně není možné, že dáme pojišťovně peníze a ona to nějak rozdělí.

Nicméně v úhradové vyhlášce můžu se plést, říkám, nejsem na to expert se přece nerozlišuje mezi malými a velkými nemocnicemi. Nebo ano? Tady je návrh usnesení, aby úhradová vyhláška posílala něco malým nemocnicím. Pak jsou podle mého názoru ta usnesení nehlasovatelná, protože to legislativa neumožňuje. Pak ta usnesení jsou úplně zbytečná a nemá cenu, abychom se přeli o obsahu, jestli je to dobře, nebo špatně.

Ale u těch malých nemocnic si myslím, že to prostě možné není.

Pak bychom o nich tedy hlasovat neměli, ale chtěl bych to slyšet od ministra zdravotnictví.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo. Jenom rychle a předpokládám, že pan ministr to vysvětlí ještě podrobněji a přesněji. Ale naše informace je, že úhradová vyhláška je uzavřena, těch šest miliard je svým způsobem navíc a my jenom vyjadřujeme svůj názor, kam by to asi mělo jít. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Takže těch šest miliard korun je skutečně nad rámec úhradové vyhlášky v rámci individuálních úhradových mechanismů a je to legislativně možné a zdravotní pojišťovny právě mají takto prostor, řekněme, řešit cíleně podporu primární péče, praktických lékařů někde v odlehlých oblastech a podobně, což je něco, co zkrátka nejsme schopni řešit v té úhradové vyhlášce, která je skutečně plošným dokumentem.

A zdravotně pojistné plány, to je pro pojišťovny v zásadě zákon, je to jejich rozpočet. Je to jejich plán, jak chtějí rozdělovat peníze.

Takže toto možné je, legislativa to umožňuje. A myslím si, že to je dokonce i správné, že takto dáváme prostor těm zdravotním pojišťovnám, které zkrátka jsou odpovědné za zajištění zdravotní péče pro své pojištěnce. Máte slovo. Takže možné to je, tak o tom můžeme hlasovat.

Pak to jednání bylo úplně zbytečné a mátlo to nejenom veřejnost, ale i politickou konkurenci. Pusťte si tu tiskovku, podívejte se na výraz pana předsedy Filipa, jak byl šťastný, že to dojednal. Co vlastně dojednal, když ty pojišťovny to chtěly? Tak byly to zdravotní pojišťovny, milí občané. Druhá poznámka, vážnější.

To mě opravdu neuklidnilo. Správní rada konkrétních pojišťoven, my, kteří schvalujeme zdravotně pojistné plány? Nebo kdo to vlastně bude reálně rozhodovat a kdo ohlídá, že těch šest miliard je rozděleno spravedlivě, nebo alespoň přibližně spravedlivě?